Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr dopravy Dan Ťok a dále zpravodaj garančního výboru za hospodářský výbor pan poslanec Martin Kolovratník. Každopádně pan poslanec Kolovratník... jest přítomen. Tak, děkuji.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný návrh zákona, kterým se mění zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a další související zákony, přináší zejména změnu místní příslušnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při provádění zápisů do registru silničních vozidel, schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla a u přestaveb vozidel, a to po vzoru živnostenského zákona. Místní příslušnost dosud daná sídlem nebo bydlištěm provozovatele vozidla se navrhuje zrušit a volbu příslušného úřadu ponechat na žadateli.

U registračních úkonů je navržený krok umožněn zejména postupnou elektronizací dokumentů přikládaných k žádostem o zápis, navázanou na předchozí novelizaci zákona č. 56/2001 Sb. Navržený krok s sebou nese příznivé dopady na fyzické a právnické osoby spojené především s finančními, časovými a administrativními úsporami.

Vedle výše uvedených navrhovaných změn bylo při přípravě předkládaného návrhu přistoupeno rovněž k nezbytné implementaci práva EU ve vztahu ke dvěma nařízením v oblasti schvalování vozidel. Další představování návrhu jistě není nutné. Byl již opakovaně představován na jednáních Sněmovny a byla k němu vedena diskuse na hospodářském výboru. K vládnímu návrhu bylo podáno více než dvacet pozměňovacích návrhů. Ministerstvo dopravy s velkou částí těchto pozměňovacích návrhů souhlasí. K problematice registrace a provozu historických vozidel byly podány dvě sady alternativních pozměňovacích návrhů, přičemž ministerstvo podporuje v této oblasti pozměňovací návrhy podané panem poslancem Tejcem.